Já mám pochybnosti, jestli tak učiniti může. Jednací řád v tomto směru mluví poměrně přesně v § 97, kde říká: jestliže Senát návrh zákona usnesením zamítne, to samé je s vrácením, předseda jej na nejbližší schůzi, nejdříve však za deset dnů od doručení předložení Poslanecké sněmovně k rozhodnutí.

Jenom mám prostě pocit, že v tuto chvíli je ten návrh předčasný, že ten návrh musí padnout 17. 12. a musí padnout z úst předsedy Poslanecké sněmovny, protože tak říká jednací řád.

12. na schůzi a bude se to projednávat jako první body. Vážený pane předsedající, já bych chtěl ještě doplnit zařazení našeho bodu, tedy tisku 500, bod 148, novela o důchodovém zabezpečení. Na tom je všeobecná shoda, budeme o tom hlasovat. Takže vás prosím, abyste ho v tom hlasování zařadil za klouzavý mandát. V případě, že se na tento bod dnes nedostane, tak to budeme pravděpodobně řešit na grémiu ve variabilním týdnu a navrhli bychom zbytek opozičního okénka já teď mluvím hlavně za nás, ale předpokládám, že i piráti zbytek opozičního okénka zařadit buď po senátních vratkách, anebo ve středu. Ale to se potom bude řešit na grémiu, takže to není předmětem jednání u tohoto bodu. Další byl pan předseda Michálek. Děkuji za slovo.

Je to návrh, pod kterým jsou podepsáni poslanci ze všech poslaneckých klubů, návrh poslanců Profanta, paní poslankyně Kořenové, pana poslance Radima Fialy, pana poslance Nachera, paní poslankyně Taťány Malé, pana poslance Juchelky, Králíčka, Venhody, pana poslance Rakušana, paní poslankyně Černochové, Markéty Pekarové Adamové a mnoha dalších, který byl předložen v dubnu tohoto roku. Ten návrh zákona by podstatně zjednodušil zakládání obchodních společností, a tudíž pomohl našim podnikatelům, aby mohli růst a aby Česká republika lépe prosperovala. Je to taky návrh, který jsme navrhovali do opozičního okénka, a už když se projednával návrh programu jednání, tak jsme avizovali, že pokud se nestihne doprojednat návrh v rámci opozičního okénka, tak budeme chtít, aby se projednal v pátek.